Ten zní: Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem. Neboli: Jednej tak, aby se mohlo tvé jednání stát obecným pravidlem pro všechny. Proto si myslím, že poznámka kolegyně z TOP 09, to jest, že si hnutí Úsvit nejprve musí zamést před vlastním prahem a jakékoliv prvky vnitřní demokracie zavést nejprve do svých řad, je naprosto namístě. Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat jenom na paní kolegyni a myslím si, že i na jiné, co mluvili o Úsvitu jako o nedemokratickém. Myslím si, že tady přece nejde o to, kolik kdo má členů.

Ale teď každým krokem, který tady uděláme, tak je musíme přesvědčit o tom, že ty kroky děláme správně, demokraticky.

Děkuji pěkně, pane místopředsedo.

Takže zde mohu objektivně říci, že pokud zde vláda říká jasná fakta, proč se jedná o legislativní zmetek, tak bychom se měli, pane předkladateli prostřednictvím pana předsedajícího, spíše zabývat těmi argumenty a říci, zda jsou, nebo nejsou oprávněné, a ne nazývat tím, že jsou ty argumenty krásné, úsměvné atd. Ten návrh zákona, jak byl předložen, je opravdu legislativním zmetkem. A ten, kdo bude hlasovat pro jeho zamítnutí, tak to neznamená, že je odpůrcem přímé demokracie. Takže prosím, neříkejme zde, kdo je proti tomuto návrhu zákona, tak je odpůrcem přímé demokracie. Ten návrh, kdyby prošel, jak je připraven, tak by nevedl k zavedení přímé demokracie, ale k rozvratu státu jako takového, protože pak by zde nefungovala demokracie žádná. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Ano. Jinak bych vás rád uklidnil, že připravujeme změnu stanov tak, abychom nabrali, abychom rozšířili struktury. Věřte, že mě to pálí také.

ČSSD, děkuji na upozornění na to, že není na sociální programy.

Děkuji za vaši poznámku. A pan Pospíšil z ODS.

A další rozkrádačky a tunelování veřejných rozpočtů. Děkuji za dodržení času. Pane předsedo, máte slovo.

Je však v zájmu obyvatel naší země, aby tento zákon byl co nejvíce kvalitní, protože je stejně důležitý jako i zneužitelný. Předkladatelem tady bylo poukázáno na Švýcarsko. Jen si kladu otázku, jak by asi u nás dopadla některá referenda realizovaná tam v nedávné době.

Referendum je jistě potřebná záležitost. Není však všelékem. Spojovat ho s otázkou narovnávání křivd v minulosti či s otázkami morálky, považuji za nesprávné a nešťastné. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, dámy a pánové, my nepředkládáme tento návrh proto, že by pouze hnutí Úsvit toužilo snad po institutu referenda. Já tady stojím před vámi jako obhájce tohoto návrhu ústavního zákona, protože mít možnost rozhodovat chce v první řadě velká část tohoto národa. Zkuste se ostatně zeptat svých voličů. Nicméně skoro 350 tisíc lidí svoji vůli už jasně vyjádřilo, a to tím, že ve volbách dalo hlas právě programu našeho hnutí, kde je referendum vlajkovou lodí. Dámy a pánové, pokud skutečně chcete referendum, a řada z vás to deklarovala už před volbami, máte před sebou základní stavební kámen k jeho vybudování. Možná je pro některé z vás trochu neotesaný, ale je čistý, bez zbytečného balastu. Proto vás prosím i já o jeho propuštění do druhého čtení, kde ho můžeme opravit, případně upravit tak, aby vyhovovalo všem. Pak ale buďte natolik fér a přiznejte, že referendum ve skutečnosti nechcete. Přiznejte svým voličům, že jim nechcete dát možnost, aby si rozhodli sami.